Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 21 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 21/2. Tento materiál uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Děkuji. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 21/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Jan Volný.